Prosím pana předsedu Sklenáka o upřesnění do pátku do kdy, aby to bylo hlasovatelné. Do pátku do devíti hodin. Do pátku do devíti hodin ráno. Přivolám naše kolegy z předsálí. Zahajuji hlasování o tomto procedurálním návrhu, abychom přerušili tento bod do... Pardon, prohlašuji toto hlasování za zmatečné. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Pokud se nikdo další nehlásí do obecné rozpravy, tak obecnou rozpravu končím a zahajuji podrobnou rozpravu, do které eviduji přihlášku pana zpravodaje. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.